Potom tady máme vyjádření České statistické společnosti, a já sice říkám, že vláda, ale zopakuji pokud by tady současná opozice seděla za mnou ve vládních křeslech nebo ve vládních funkcích, chovala by se naprosto stejně, jako se dnes chová vláda ANO a ČSSD, protože pocházejí ze stejné líhně vláda zavádí restrikce na základě emocí, nepracuje s daty, kritizuje boj s koronavirem. Česká statistická společnost.

Co je klasickou ukázkou pokrytectví této doby a neschopnosti správně interpretovat výsledky, je fakt, že děti by měly jít do škol na základě testování.

Poprosím všechny rodiče, kteří nás nyní sledují, aby se zamysleli nad tím, jak velmi proměnlivý je jejich kolektiv nebo kolektiv jejich dětí, které chodí do školy.

Přikročíme k největšímu skandálu dnešního dne. Já tady stojím před prakticky prázdnou Poslaneckou sněmovnou, protože všichni kolegové na znamení svého nesouhlasu s tím, že nemám nasazenou roušku, odešli z této místnosti.

Pan premiér se vymlouvá na to, že má již obě dvě dávky očkování, ale jak už bylo řečeno, vakcinace nechrání před infekcí a nezaručuje bezinfekčnost, takže podle tiskové mluvčí hygieny Středočeského kraje očkování nutnost karantény neruší.

Nemocnice tyto informace popřela, takže pan ministr zdravotnictví opět lhal.

Otázka je proč.

Tak já nevím, kdo z vás sleduje tyto pohyby na burze, nicméně řekl bych, že tady někdo asi investoval do těchto akcií a dneska je zklamaný tím, že ty akcie klesají, a ptá se tady, proč.

Místo toho jsme těch 184 miliard zaplatili za to, aby ta ekonomika nefungovala.